Mluvil o tom pan ministr. A znovu můžu potvrdit, že Ministerstvo dopravy takhle striktně postupovalo. Díky taky té komunikaci na profilu zadavatele došlo k posunutí termínu odevzdání nabídek. Je to naprosto zákonné a u tak komplikované soutěže to není nic výjimečného. Chtěl bych upřít vaši pozornost na § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zcela nemilosrdně. Kdyby se o těch schůzkách vědělo v okamžiku, kdy proběhly, jediný zákonný postup, který by byl možný, by bylo zrušení této soutěže pro netransparentnost a porušení zásad rovného zacházení.

Bylo či nebylo úmyslem na základě takového chování a jednání donutit zadavatele, aby ten tendr zrušil? Pan ministr a Ministerstvo dopravy a vláda jako celek by neměli jinou možnost než opět z ruky prodloužit fungování stávajícího systému.

Už to je mimořádně znepokojivé.

Kdo zprostředkoval tuto schůzku a kdo jí byl účasten? Vazebně stíhaný komunální politik, možná ještě dneska člen ANO, nebo už vyloučený člen ANO.

Myslím, že ve veřejném prostoru se velmi málo mluví zatím o roli předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. On první měl takovou schůzku odmítnout! A on je garant toho, že každá veřejná zakázka proběhne podle zákona. A vláda to odbyla jednoduchou větou: Presumpce neviny. Já nemluvím o kriminálních činech.

Kdo z vás, kdo z těchto uchazečů má možnost přes prostředníka zorganizovat schůzku s tímto předsedou a tam probírat předmětnou otázku? Možná takoví jsou, ale zdaleka to nebudou všichni, to jsem si jistý. Chtěl bych požádat vládu, aby se tím vážně zabývala, protože podle mě je to skandální a nepřijatelné chování předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Takže člověk s mandátem, který si sám vzal, v té době může být chápán všemi ostatními účastníky jako zástupce zadavatele, mluví s jedním z uchazečů v okamžiku, kdy je to naprosto ze zákona vyloučené.

Tady úplně nesedí čas.

Jste ještě lepší, než jsme mysleli! Jak jste to dokázali? A podobně.

A dneska jako obrana této nestandardní schůzky slyšíme: Ťok je skvělý, lepší než já! To mi nepřijde jako...